Prosím, aby za navrhovatele tento návrh uvedl pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, než se dostanu k představení tohoto pozměňovacího návrhu exekučního řádu, tak mi dovolte, abych poděkoval vám všem, kteří jste v úterý hlasovali pro zařazení tohoto bodu na dnešní jednání. A pro vás, kteří jste tak nehlasovali, věřím, že až se seznámíte s touto jednoduchou novelou, že tak učiníte při následném hlasování a podpoříte tento pozměňovací návrh. Nejde o žádné politikum.